Zdravotnická zařízení nemají žádné problémy a nemáme také relevantní stížnosti cizinců, které by byly jaksi oprávněné, na tento systém. Ale chápu, že je potřeba věci měnit, neboť všechno se v čase mění. Takže jsme se náhle seznámili s návrhem senátorů, aby došlo ke změně tedy v tomto poskytování péče vlastně cizincům. My samozřejmě umíme také počítat a víme, kolik je 108, takže to není proto, že bychom vás chtěli zdržovat, ale chci upozornit, že až tady za čtyři roky bude někdo říkat to už tady nejspíš nebudu že se mu nevede dostat peníze, tak jenom chci říct, že prosím pěkně, to už jsme tu měli, tak aby věděli, kam se obrátit. Tedy na vás. U těch cizinců jenom musím říci z praxe, rozhodně nepotřebuji, aby mi někdo připravoval materiály, protože to všechno už jsem si zažila že se opravdu nejedná o jednu zemi. To bychom chápali velmi špatně.

Protože ony nejsou malé, prosím vás. A přesto tam byly nedobytné pohledávky.